A já chápu, že musí tady někdo i z té odborné části obhajovat.

To znamená, že my když to tam explicitně nemáme napsáno, tak samozřejmě, a o to se opíral podle mě i závěr stálé komise v Senátu, který prostě... Já jsem ho tady četla, nebudu to opakovat.

Ale z toho smyslu zákona, a proto ani naše vláda nikdy neuvažovala, že by žádala o delší lhůtu než třicetidenní.

A to je ta podstata demokracie.

To už je silný politický vzkaz vládní koalici. I předseda Senátu druhý nejvyšší ústavní činitel. A my se tady bavíme spíš v politické rovině než ve striktně právní.

A ti všichni se domnívají a my se nechystáme k Ústavnímu soudu, Ústavní soud to řekl jasně, je to politická věc, politické rozhodnutí a mělo by podléhat posouzení a kontrole Parlamentem.

To věřím, že by vás nenapadlo. Zazněly tu jiné výroky, už jsem je komentovala, nebudu se opakovat. Shrnuto, podtrženo, my jsme si až tak neodporovali. Já si myslím, že by to musel říct až nezávislý soud.

To je dneska už víceméně jasné.

Je už sám.

Celou řadu ministrů jsme neslyšeli.

Aspoň mluvím tedy za náš klub a za tím si stojím.

A je to úplně, úplně zbytečné. Děkuju. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Já bych také chtěl reagovat na svého ctěného kolegu Karla Haase, vaším prostřednictvím.

Dva měsíce to nejsou, ale dva roky jo. Rok ano, nebo ne?

To by mě docela zajímalo.